Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych jenom stručně reagoval na pár drobností, které tu zazněly. Nejprve k tomu pozměňovacímu návrhu, který skutečně mění rozsah odpovědnosti. Chci jenom říci, že jsem minulý týden byl na OECD, byla tam konference, která hodnotila účinnost té úmluvy protikorupční, která existuje, která je velice důležitá.

A stanovisko nebylo nijak negativní. Souhlasili se mnou, nebo shodli jsme se na tom, že je poměrně běžné ustanovení a že důležitá otázka zní, jak bude toto ustanovení fungovat v praxi.

A bylo mi sděleno, že v takovém případě z hlediska hodnocení České republiky to nebude žádný problém a nebude to bráno jako něco negativního z hlediska boje proti korupci. Pokud jde o námitku, že to je nesystémové já nikdy nevím, co to vlastně znamená, nesystémové, ale zato to slyším poslední dobou tak dvakrát týdně , tak chci říci, že v zásadě každého trestného činu, který tam není vyloučen, tak se nějakým způsobem právnická osoba dopustit může, byť někdy je třeba skutečně hodně fantazie pro to, jak by to mohla udělat. Ale chci zdůraznit něco jiného. Chci zdůraznit, že když se podíváme do té původní verze, tak tu najdeme takové trestné činy, jako je pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku a tak podobně. A to je zákon, který tady připravila dnešní opozice. Takže zřejmě se snaží kritizovat primárně sama sebe, což je určitě chvályhodné a v tomto to podporuji.

Já vám děkuji, pane ministře.

Ne, není tomu tak. V tom případě požádám zpravodajku, aby nás provedla a navrhla způsob hlasování a procedury. Prosím. Tak především navrhuji, abychom hlasovali nejprve pod bodem 1 návrh poslance pana Laudáta, to je návrh na zamítnutí návrhu zákona, tak jak tady byl přednesen.

A pak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích

Potom by se jednalo o technických úpravách a pak pozměňovací návrhy A1, A2, A3 a na závěr doporučuji, aby se jednalo o návrhu zákona jako celku. Já to pro pořádek zopakuji. Tedy nejprve zamítnutí zákona, poté opakování druhého čtení, legislativně technické úpravy, návrhy A1 až A3 samostatně a návrh jako celek. Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku nebo protinávrh proti navrženému postupu hlasování. Není tomu tak.

Kdo je proti? Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní poslankyně, můžeme pokračovat. Takže v tom případě bychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí celého zákona, tak jak přednesl poslanec Laudát.

Moje stanovisko negativní. Pro pořádek říkám, že vždy se zde říká stanovisko garančního výboru, nikoliv poslance a jeho stanovisko k danému tisku. Pane ministře? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Vzhledem k tomu, že tento návrh padl v průběhu rozpravy ve třetím čtení, tak stanovisko garančního výboru nemáme. Takže požádám pana ministra o stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 377, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 70, proti 86. Tento návrh také nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Pak je tady pozměňovací návrh pod bodem A1. Týká se, připomínám, trestného činu pomluvy. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 379, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 161, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Další pozměňovací návrh je pod bodem A2 a jedná se, znovu připomínám, o trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže pro právnickou osobu. Stanovisko garančního výboru je pozitivní. Pan ministr? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 380, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 160, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.